Nyní pan kolega Farský s faktickou poznámkou.

Děkuji za slovo. Já bych chtěl navázat na úvodní slovo pana předkladatele, který zmiňoval, že všechny ostatní oblasti státu jsou v podstatě pokryty, a proto je potřeba se vrhnout na EET a na živnostníky.

Za prvé by stát měl efektivně, transparentně a dobře hospodařit s každou korunou, kterou už dneska na daních vybere. Když jsme absolvovali tři roky debatu o registru smluv, tak výsledný kompromis daný vládou byl, že bude ukazovat jenom smlouvy nad 50 tisíc korun. Faktury, objednávky úplně vypadly z toho systému.

Podobně je to s kontrolním hlášením.

Další bych chápal, že druhý krok bude, že se začnou honit miliardy. Nula.

Tak na to má sloužit EET, aby bylo na dotace?

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já jenom krátce zareaguji také na vystoupení pana ministra Babiše, který tady prosazuje úplně nový zákon o elektronické evidenci tržeb.

Doufám, že tomu tak není. Pan Babiš také mluvil o tom, že ten zákon bude pro obce a města důležitý v tom, že mu přinese pravděpodobně více peněz na daních. Co určitě přinese, to už víme dneska jistě, o tom, jestli budou ty daně vyšší, nebo nebudou vyšší, to zatím nevíme. Ale co víme stoprocentně, je to, že přinese více nezaměstnaných na vesnici. Nevím, pan ministr Babiš tady říkal o nějakých restauracích v Praze, do kterých chodí, že dostane vždycky nějakou tu účtenku.

Každý máme svoji pravdu. Samozřejmě že necháme o tom hlasovat. Ale lidem je třeba říct, že si musí uvědomit, že na jedné straně se říká A, na druhé straně se neřekne to B, že je to postihne určitě mnohem víc než tady slibované zvýšení daní.

Pane předsedající, prosím, nezvyšujte vy hlas na naše poslance. To, že poslanci ANO a další vám tleskají, když vy zrovna vykládáte o svobodě a svobodné diskusi, tak to je jedna věc.

Jermanová tady není, takže chaos není, ať to dokončíme důstojně. Děkuji za faktickou poznámku. Je oprávnění každého předsedajícího, aby každého vedl k dodržování jednacího řádu. Jestliže ani jeden z poslanců nedodržel dobu k faktické poznámce, tak jsem je na to upozornit musel. Budeme pokračovat s přednostním právem pana místopředsedy Petra Gazdíka. Hezké dobré už odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já bych znovu zopakoval, že si vážím toho, že diskuse dnes byla skutečně věcná, že pan ministr začal odpovídat velmi přesně a mnohem sofistikovaněji než dříve na naše otázky. Chtěl bych upřesnit, že přesto, že asi tři z mých zhruba dvaceti připomínek, závažných připomínek, které mám k EET, pan ministr odpověděl, tak to neznamená, že jsem se stal už zastáncem EET. Ale považuji za smysluplné, pokud v Poslanecké sněmovně o takto technicky náročném a takto komplikovaném zákonu vedeme věcnou diskusi. Víte, mnozí z vašich kolegů chtějí navrhovat omezení řečnické doby. Sám pan ministr mluvil o našich připomínkách, které jsme vznesli na minulém jednání, zhruba hodinu. To, jakým způsobem se zjednodušuje, to, že se řekne, když bude zavedeno EET, tak ti nepoctiví už nebudou, už budou všichni poctiví, tráva bude zelenější a slunce bude svítit víc, tak to skutečně není. A jsou tam technické a jiné detaily toho zákona, které mohou znamenat značný posun v životě občanů České republiky, značný posun třeba k nesvobodě, ke korupčnímu prostředí, a je potřeba si ty věci skutečně ujasnit.

Další námitku, kterou proti pro elektronické evidenci tržeb mám, a tu bych také velmi rád velmi vysvětlil a nikde jsem to příliš v důvodové zprávě nenašel rozpitváno, je situace obcí a měst. Obce a města jsou také plátci DPH a já bych rád od pana ministra slyšel, jak to bude vypadat v některých konkrétních případech, které já si dnes nedovedu představit. Já to rozvedu, ale než to rozvedu, tak bych rád přečetl dopis jednoho pana starosty, který mně psal a který to popisuje velmi přesně.

Naše obec je a nejen naše, i naše obec třeba každoročním pořadatelem pouti. Na této pouti prodává více jak sto stánkařů své zboží. Nedokážu si představit, že bychom dokázali pro ně všechny zajistit připojení na elektronickou síť a nebo že by jejich elektronická zařízení vydržela celodenní chod na baterie. Rovněž v dané lokalitě nemáme přístupnou žádnou wifi a dost pochybuji, že by mobilní operátoři zvládali tolik online připojení v daném místě a čase. Velice se obávám, že tito po zavedení elektronické evidence tržeb zcela z poutí a takovýchto společenských akcí zmizí.